Děkuji. Já jsem si opravdu velmi pečlivě dneska sledovala všechna vystoupení a já se tedy taky musím zeptat. Mně se líbila věta pana ministra: Buďto platí A, nebo platí B, obojí dohromady nejde. Pan ministr, také použiji jeho větu: Co nabylo účinnosti, se nemění. Takže já bych tedy jenom ráda připomněla, co nabylo účinnosti.

Dnem 1. ledna 2022 nám nabylo účinnosti: § 15 až 18 státní stavební správa, zřizuje se Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, § 312 odst. 1 a 7, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, § 313 odst. 1 a 2, termín a zmocnění k vyhlášení výběrových řízení na místo ředitele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a místa ředitelů jednotlivých krajských stavebních úřadů a Stavebního úřadu pro hlavní město Prahu. Zároveň nám už nabyl účinnosti § 315 odst. 1, přechod příslušnosti hospodařit s majetkem státu na Nejvyšší stavební úřad. Takže pokud tedy platí to, co řekl pan ministr, že v oblasti územněplánovacích dokumentací už to nabylo účinnosti, nebudeme to měnit, tak předpokládám, že tedy nabyly účinnosti i ty ostatní paragrafy, které tedy taktéž nebudeme měnit, protože již nabyly účinnosti. Protože velmi podstatné k novému stavebnímu zákonu jsou vydání prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Takže tedy Nejvyšší stavební úřad má opravdu v letošním roce vydat vyhlášku o stavebním řádu, vyhlášku o dokumentaci staveb, vyhlášku o požadavcích na výstavbu, vyhlášku stanovující provozní podmínky fungování Portálu stavebníka, vyhlášku, která určí obsah územněanalytických podkladů či zadání územního plánu, vyhlášku k Národnímu geoportálu územního plánování a jednotnému standardu územních plánů a dalších dokumentací.

Zároveň samozřejmě já rozumím, a znovu to tady říkám, rozumím tomu politickému zadání, s čím vlastně kolegové do toho jdou.

Naopak, já tady nechci radit panu ministrovi, ale on by tím splnil i ten milník toho Národního plánu obnovy. Ale samozřejmě, ty věci by byly naplněny jako takové.

Myslím, že to je ku prospěchu rozvoje České republiky jako takové. Co se týká ještě jedné, které bych se ráda dotkla, nechci tady dneska vůbec otvírat debatu o té připravované novele, ale vzhledem k tomu, že se jí pan ministr dotkl a zmínil tady dvě věci, prosím uvědomme si, že pokud nedojde k faktické integraci dotčených orgánů, ale všichni zůstanou sedět u různých úřadů, u různých zaměstnavatelů, bude opravdu velmi složité koordinovat jejich stanovisko, protože každý má jiného zaměstnavatele a jiné zadání práce. To znamená, že bude docházet velmi často k tomu, o čem tady hovořil pan předseda Fiala k fikci souhlasu. Zároveň bych chtěla z tohoto místa varovat. Pan ministr tady hovořil o jednotném environmentálním povolení. Prosím, pane ministře, vy jste ministr pro místní rozvoj, ne ministr životního prostředí. To znamená, že nikdo nepostaví ani psí boudu, dokud si nezíská environmentální stanovisko. Ale tuhle debatu si nechme skutečně na nějaké další diskuse. Vzhledem k tomu, co tady dneska všechno zaznělo, mi dovolte tedy několik návrhů. Dovoluji si podat návrh na zamítnutí zákona z toho důvodu, že to je nadbytečné.

Pokud by ani to neprošlo, tak vzhledem k tomu, že nebyl ani mezirezort, ani Legislativní rada vlády, tak mi dovolte aspoň prodloužit lhůtu na projednání ve výborech na 75 dnů tak, aby i ústavněprávní výbor měl tu příležitost se k tomu legitimně vyjádřit. Děkuji paní zpravodajce.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, o jaký se jedná obsah této novely stavebního zákona, kdy skutečně řešíme prioritně a pouze otázku odložené parciální účinnosti, tak se nedomníváme, že je jakýkoli důvod prodlužovat dobu na projednání ve výborech. My se tomu nebudeme jistě bránit potom, až budeme projednávat tu druhou věcnou část. Tam samozřejmě to má svoji logiku, čili tam se o tom můžeme bavit.

Děkuji panu předsedovi Výbornému. Chcete vystoupit do obecné rozpravy? Dobře, tak ještě se tedy táži, jestli chce někdo vystoupit v rámci obecné rozpravy?

Ano. Pane ministře, máte slovo.